Jsou to všechno věci, které tady pomáhají těmto lidem, občanům. Vidíme, že máme nejnižší podíl lidí, kteří jsou ohroženi důchodovou chudobou v celé Evropské unii.

Děkuju.

A opak je pravdou. Nemáte jediný úsporný návrh, jediný, jedinou strukturální změnu, kterou byste navrhoval, abyste snižoval strukturální deficit. Tak prosím tady nemluvte.

Ne to falešné číslo, nepravdivé, 295.

Ano, snížila se tam sazba na 5 %, takže nakonec 2,5 miliardy pod rozlišovací schopnost jakéhokoliv rozpočtu. No protože chráníte výrobce. Kdybyste to zastropovali u nich, tak by nemuseli vydělávat desetinásobně, ale pořád by ty miliardy měli. Proto jste pro mě elitářská vláda. A budete se pak vymlouvat, že nemáte na to či na ono. Děkuju.

Čekáme na to, co bude z Evropy závazné. To, jak ty debaty probíhají, nám vyhovují, my jsme je iniciovali a k tomu ještě přidáme navíc české řešení.

Nebo snad ano?

Takže jestli je to kritika, tak samozřejmě směřuje k vládě Andreje Babiše, asi nechtě. Co se týče zdanění výrobců, nechte na nás to řešení.

A je to správný princip! Nyní další faktická. Tak prosím, další faktická poznámka paní Schillerové. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. No, pane ministře, zase, ujasněme si to. Máme příjmovou stranu rozpočtu a výdajovou.

Na to nařízení vlády čekáme, ale už je to tím pádem mandatorním výdajem.

To znamená, váš názor, že je to příjem proti výdaji, je nesmysl.

Nemáte vůbec nic. Takže na příjmové straně vám to chybí. Ale je to plus 150. A to zastropování.

Je zpomalení, ale ekonomika pořád roste.

To jenom na okraj. Jestli vy říkáte, že se mají dodanit výrobci, tak já říkám, že zpětně to prostě z ústavněprávního hlediska není možné.

Takže nemíchejte hrušky a jablka, nemíchejte zastropování, že zdaněním či odvodem peněz za výrobní náklady plus přiměřený zisk podle zdroje. Bude to podle zdroje, nebude to plošně. Je tam v této chvíli jedna hranice s tím, že členské státy to mohou snížit podle zdroje. Nařízení vlády bude přijato ve středu příští týden. Je to logické, museli jsme počkat nejenom na schválení ve Sněmovně, v Senátu, pak ještě na podpis pana prezidenta, publikaci ve Sbírce zákonů, takže postupujeme přesně podle harmonogramu. To jsme vyřešili. Jakmile máme dostatek plynu, tak v této chvíli řešíme ty ceny. Mně to přijde správný postup.

Nic z toho díky krokům vlády nehrozí. A připraví se pan poslanec Hrnčíř. Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, paní poslankyně, vážení členové vlády, já začnu smířlivěji, a to tím, že musím uvést na pravou míru to, co jsem zde říkal minule.